Někdy se tomu zjednodušeně říká tituly.

S výše uvedeným souvisí skutečnost, že v návrhu smlouvy není zakotveno uznávání rovnocennosti akademických hodností docent a profesor.

Znamenalo by to, že nepřímým důsledkem takovéhoto přístupu by bylo i uznávání dokladů anebo předchozí praxe z kterékoli jiné země Evropské unie, tedy paradoxně nikoliv zúžení uznávání kvalifikací docent a profesor, ale jejich rozšíření.

To by byl sekundární důsledek toho, pokud by to, co je napsáno v předkládací zprávě, bylo v pořádku. Co se týče tohoto, musím konstatovat, že to je předkládací zpráva, která byla připravována v předchozích obdobích, tedy jak již zde bylo řečeno, za působení ministra školství Fialy a jeho prvního náměstka Nantla, který měl podle všech záznamů o projednávání této smlouvy na Ministerstvu školství tuto věc na starost. Současný náměstek pro legislativu pan dr. Mlsna nám naopak poskytl jiný výklad a poskytl nám písemné stanovisko, ve kterém naopak říká, že není pravda, že by tady hodnosti docent a profesor mohly být považovány za regulovaná povolání.

Rozhodně přímá vykonavatelnost tam není. Interpretační problémy znamenají, že by vznikl potenciální problém, který na jednotlivých vysokých školách, jednotlivých univerzitách, budou fakticky řešit personální oddělení jednotlivých škol.

Co se týká